Děkuji a nyní budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Jako první pan poslanec Baxa, poté pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Samozřejmě, pro ně je primárně cílem kvalitní maturitní zkouška a tam by ta matematika patřit měla.

Já bych chtěl poprosit kolegyni Valachovou zvlášť, pojďme zkusit omezit ty faktické poznámky. Já mám první, své první vyjádření k tomuto bodu. Protože jestli někdo od nás očekává rychlé řešení a rychlé jednání, tak jsou to ti studenti třetích ročníků a ředitelé škol. Oni dneska netuší, podle jakého modelu budou maturovat v příštím školním roce.

Já vás vnímám, pane místopředsedo. Děkuju, mějte krásné páteční odpoledne. Děkuji. Nebudu to brát jako návrh. Prosím paní poslankyni Černochovou. Chci reagovat na to, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Valachové, a dotklo se mě to, protože jsem starostka, která má na starosti oblast školství. Dotkla se mě ta její připomínka o tom, že snad starostové tady nechtějí plnit nějaké příkazy, které z Ministerstva školství chodí.

Neberte si nás do úst! Protože skutečně kdybyste vy a předtím pan Chládek nechtěli po ředitelích nesmysly, tak by neměli žádné připomínky k tomu, že se tady prakticky ta legislativa mění každé dva roky, každé tři roky sem přichází někdo s nějakým novým návrhem. A to, že tady předvádíte vlastně souboj uvnitř koalice v přímém přenosu, to je vaše špatná vizitka vaší špatné práce. Děkuji za dodržení času. Děkuji za tu poznámku.

Zmiňovala jsem starostky a starosty na zejména menších venkovských školách, vaším prostřednictvím, paní poslankyně, v žádném případě jsem je nechtěla urazit. Zmiňovala jsem, co slyším od matematikářů a matematikářek, že právě na těchto menších školách se s tímto potkávají. Takže jenom znovu připomínám, co jsem řekla.

Za třetí, zmínila jsem zcela korektně, že každý ministr, ministryně školství, já se takhle vyjadřuji konzistentně, má své úkoly a žádný to nemá jednoduché. Co se týká dnešní rozpravy, tak jsem zcela věcně řekla, jaký je platný stav, protože tady zaznívaly věci, které zkrátka nejsou pravda.

Mimochodem bez ohledu na funkci ministryně. A musím říct vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Černochové, že určitě má pravdu, že řadu slibů jsem už nemohla splnit, protože jsem podala demisi.

Děkuji. Určitě jsem se nechtěl vyhraňovat vůči paní Schejbalové, které si vážím, kterou jsem i pozval na seminář, který jsem organizoval. Já jsem chtěl upozornit na to, že problém u těch maturit není primárně na gymnáziích. Jsou to střední odborné školy. A tato rizika zmiňuje i expertní tým Ministerstva školství, který vyhodnocuje strategii 2020 a na tato rizika upozorňuje. Upozorňuje i na to, že žáci už při volbě se budou vyhýbat maturitním oborů na středních odborných školách, ačkoliv mají předpoklady na to, že by je vystudovali, ale pouze ze strachu, že by je nedokončili. Takže rozevírají se zde nůžky a budou raději volit cestu buď gymnázia, nebo cestu učňovského školství. Je to ohrožení pro střední odborné školy, stejně tak to konstatuje i CZECHA. Děkuji. Dobré odpoledne.

Ten zákon platí.

A já si myslím, že tohle je spíš o tom, jestli jsme se rozhodli před nějakými lety a máme průběžné zprávy, které o tom hovoří, že se to nějakým způsobem se připravuje, tak pak nerozumím, proč najednou musíme narychlo všechno zrušit a vytváříme možná i falešnou iluzi, že se to zruší.